Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážená vládo, paní kolegyně

Druhá věc.

Děkuji panu poslanci.

To jsou dvě věci. Ony spolu souvisí jenom zdánlivě. Ta záležitost, ta je jednodušší. Tam se ale, protože ta spalovna byla opakovaně napadena za různá údajná pochybení, dneska ani tak tolik nečeká na stanovisko naše, tam není ani tak problém posuzování této záležitosti, jako spíš historie a opakovaně napadané třeba územní rozhodnutí, nebo dokonce stavební povolení.

Ta záležitost ale spíš souvisela s postojem Evropské komise směrem k těm velkým spalovacím zařízením v rámci operačního programu.

Já vám v této chvíli nedovedu odpovědět, zda bude, nebo nebude nakonec v těch, které se nám podaří obhájit, protože jednání bude probíhat 3. února příští týden na Evropské komisi. Už je to asi patnácté jednání, ale řekněme druhé nebo třetí na té vysoké úrovni, kdy z Čech pojede asi patnáct lidí z různých ministerstev obhajovat ten seznam. My v tom seznamu 64 staveb Evropské komisi akci po akci zdůvodňujeme, proč si myslíme, že by měla být v tom výjimečném režimu, nebo v tom režimu, kde jsme schopni obhájit v rámci stavebního řízení, tedy v rámci stavebního povolení a případné účasti veřejnosti ve stavebním řízení to, co tam vlastně chybělo.

A tam se upírá naše snaha. Takže bohužel teď vás asi nepotěším tím, že nevím, zda ta akce bude spadat do toho seznamu, ale budeme to vědět poměrně brzo. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já děkuji za odpověď panu ministrovi. Samozřejmě může odpovědět jenom to, co ví.

A za třetí, tenkrát bylo slíbeno, že se udělá nějaká novela, která to zjednoduší. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. Tak jenom rychlá reakce.

To by byla asi relativně technická jednoduchá novela, kterou bychom připravili samostatně. Ale jenom považuji za důležité říct ano, my jsme všichni věděli, že se tam ta rizika skrývají. Věděli. Ale my jsme prostě v tu chvíli hasili ten požár, který byl větší. Je to tak. Já to prostě přiznám.

Ale my jsme u těch jednání byli, i u těch právních.

Ale ten tlak byl obrovský a ten zájem, aby to bylo přesně v tomto smyslu, tzn. aby tam ty projekty takto byly a byla tam přechodná ustanovení, ten byl jednoznačně explicitně vyjádřen Komisí. Takže určitě jsme vás neoslyšeli, ale prostě v té chvíli to nešlo vyjednat.